Z toho pohledu potom tento návrh pravděpodobně se stane zbytečným. Proto doporučuji tento pozměňovací návrh nepodporovat. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Nyní se do rozpravy hlásí pan místopředseda Filip. Máte slovo. Děkuji.

Tak řidič služebního automobilu spáchá trestný čin. Je to fyzická osoba.

Prosím, nedělejme to! Nedělejme to. Já prostě nemohu souhlasit s tím, a znovu opakuji, možná že jsem příliš spjat se svým právnickým vzděláním, ale není možné. Za každou právnickou osobu může jednat jenom nějaká konkrétní fyzická osoba. Jednatel, ředitel, předseda představenstva a tak dále. Já jsem přesvědčen, že tyhle věci sklouznou k tomu, že tady se smaže konkrétní odpovědnost fyzické osoby za spáchání konkrétního trestného činu, ať už samostatně, nebo v nějaké skupině, pokud tedy jedná to představenstvo v rozporu se zákonem, tak je možné samozřejmě jako organizovanou skupinu potrestat i tu skupinu členů představenstva nebo dozorčí rady, podle toho, jaký je systém řízení podniku. Já navrhuji, protože to nebylo navrženo, opakování druhého čtení, abychom se vypořádali alespoň s těmi trestnými činy, které směřují do té dopravy. To je opravdu nehoráznost! Eviduji váš návrh a táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Benda. Prosím.

Za prvé k tomu, co říká ctěný místopředseda Filip. To prosím je přece omyl.

V době, kdy jsme ho tady přijímali, jsem se dlouho pokoušel dosáhnout toho, abychom právnické osoby měli v oblasti správního trestání, abychom nešli cestou této kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob. A souhlasím s kolegou Plíškem, že ministerstvo, a bylo to ještě za předchozí paní ministryně, okamžitě po volbách předložilo rozsáhlou novelu, aniž by ji následovala jakákoliv analýza, která by řekla: je potřeba řešit, není potřeba řešit.

Co mě vyprovokovalo k vystoupení, byla poznámka kolegy Hovorky, který tvrdí, že změny přijaté ústavněprávním výborem povedou k úplnému jeho slovy vykostění nebo zničení tohoto návrhu zákona. Já bych jenom strašně rád, než někdo začne psát novinářské články, číst si je a citovat je tady v této Sněmovně, abychom si byli malinko vědomi nějaké hierarchie v právu a byli si vědomi například toho, že základem práva je právo občanské, které se pokouší jít cestou náhrady škody, pokud ji někomu způsobím. Trestní právo je ultima ratio. Až tam, kde nemám jinou možnost, tam zasahuji trestním právem. Občanský zákoník, nový občanský zákoník, ale měl to i ten předchozí, má naprosto jednoznačně řečeno ve škodě z provozní činnosti, což je škoda z provozu typicky právnických osob, přesně stejné liberační ustanovení. Povinnosti zaplatit škodu se zprostí ten, prokáželi, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.

A najednou máme pocit, že trestní právo má být přísnější? Že trestní právo nemá umožňovat tuto liberaci? Já to pokládám za úplný omyl. Nedává smysl, aby trestní právo, abych neměl povinnost na náhradu škody, ale zato zodpovídal trestněprávně před orgány tohoto státu, ať jsem právnická osoba, nebo nejsem.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Válková. Paní poslankyně, faktická poznámka má přednost. Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem byla v podstatě vyvolána.

Ta možnost, že se zprostí právnická osoba trestní odpovědnosti, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby zabránila spáchání toho protiprávnímu činu, ze kterého je obviněna, respektive stíhána, nám právě umožňuje, abychom dělali diferenciaci mezi případy, které zde byly prezentovány.

Pokud jde o statistiky, sama opozice, a v tomto směru souhlasím s tím, co řekl můj předřečník pan poslanec Benda, zná a ví, že ty stovky případů se potom v praxi smrsknou na směšné desítky odsouzených a nehrozí tedy záplava neoprávněných, nepodložených trestních stíhání. Takže tuto faktickou poznámku bych chtěla ukončit tím, že se tohoto nemusíme obávat.

Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak a nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova.